Rok se s rokem sešel a máme naprostou paralelu k zákonu o platech politiků, soudců a státních zástupců.

A my říkáme, že vládní argumentace je naprosto lživá a pokrytecká a je zcela opačná podle toho, koho se to týká. Takže důchodce jste okradli o valorizaci, ale sami sobě si platy zvyšujete, a jak víme, od 1. 1. letošního roku se zvýšily platy politiků právě na základě toho, že to prosadila Fialova vládní pětikoalice, a hnutí SPD opět hlasovalo proti zvyšování platů politiků, ale vy jste nás přehlasovali.

Takže podle Fialovy vlády musí být důchodce s 10 000 měsíčně solidární s politiky, soudci a státními zástupci, kteří mají platy ve výši statisíců. Větší blbost asi už nikdo nevymyslí. Jestliže fungování státu závisí na práci politiků, pak je zcela jasné, že by na tom, jak stát funguje, jak se daří občanům, měl být závislý také jejich plat.

Jsem v této souvislosti rád, že se tentokrát probudilo i hnutí ANO, respektive předseda Babiš, který v minulosti, jak jsem říkal, hlasoval pro zvýšení platů politiků o 10 %. Teď jsme oba v opozici a lze úspěšně doufat, že návrh na zmrazení bohužel opět neprojde. Škoda. Pokud by na náš návrh Andrej Babiš přistoupil v čase, kdy měl ve Sněmovně většinu, tak by návrh prošel. Dnes kvůli Fialově vládě návrh na zmrazení platů politiků neprojde, protože Fialova vládní pětikoalice, která má nyní ve Sněmovně většinu, hodila občany přes palubu a myslí jen na svoje vlastní koryta. Já jsem vás chtěl znova vyzvat, abyste schválili program této opoziční schůze, protože je potřeba zamrazit platy politiků a je potřeba také valorizovat důchody všem příjemcům důchodů, a nejen těm. Hnutí SPD podporuje i zvýšení podpory, chceme i zvýšení podpory pracujících lidí, rodin s dětmi, samoživitelek a dalších potřebných skupin občanů.

I teď, i teď to navrhuje, zvýšení platů poslanců, kteří kumulují funkce.

Ale vy to nechcete, vy tady ten můj návrh, návrh SPD, neustále blokujete. To znamená, tady přesně vidíme, jaký je přístup vládní pětikoalice.

Děkuji za pozornost. Jste zatím posledním přihlášeným, pan předseda Fiala svoje přednostní právo stáhl.

Počet poslanců se ustálil.

Návrh byl zamítnut.